Pan místopředseda Skopeček, následuje pan poslanec Brabec. Děkuji za slovo. Chápu, že tady budeme dlouho. Čeká nás poměrně ostrá diskuse.

Opravdu to sem nepatří.

Prosím, nepoužívejme tyto věty. Nepatří to sem. Snižuje to politickou kulturu. Držme tu schůzi od začátku v nějakých mantinelech politické kultury, za kterou se nebudeme stydět my ani nikdo z našich dětí.

Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně.

Protože prostě musel vystoupit s něčím, za co se ostatní trochu stydí. Protože já jsem přesvědčen, že i v rámci koalice jsou poslankyně a poslanci, kteří se stydí za to, jakou formou je tahleta norma předkládána.

Za mě říkám, já si myslím, že by měl být zesinalý celý národ z toho, jakého máme ministra financí, který buď z neznalosti, neschopnosti odhadnout, anebo i z té kalkulace nedal do návrhu rozpočtu ani korunu na mimořádnou valorizaci. Já si myslím, že mnozí z vás si uvědomují, že tohleto je nedůstojné.

Chcete jasně okrást důchodce a všichni to vidí!

Děkuji za slovo.

A to je fakt.

Není stav legislativní nouze. Můj čas vypršel, ale já v tuto chvíli si dovolím

Prosím, máte slovo. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Také bych chtěla reagovat na kolegu Výborného, prostřednictvím paní předsedající.

A promiňte, nehovoříte pravdu. Za další.

A když už tady jsem u toho pultíku, tak dalším bodem máte, že vlastně z důvodu mimořádných výdajů vyvolaných dopady války na Ukrajině.

Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan předseda Výborný a následuje pan poslanec Koten. Děkuji, paní předsedkyně. On má pravdu v tom, když říká, že nejsem právník.

Mimo jiné také pocházím z právnické rodiny, kde jsou i ti, kteří se věnovali právu i na té nejvyšší ústavní úrovni, tak samozřejmě ty věci konzultuji. Tak to jenom tady na vysvětlenou. Poprosil bych potom vaším prostřednictvím, paní předsedkyně paní předsedkyně Schillerová moc dobře ví, že jsem předsedou poslaneckého klubu KDUČSL, a když zde vystupuji, tak zde nevystupuji za vládu, ale vystupuji se stanoviskem poslaneckého klubu KDUČSL. Vy to víte, já to vím, že to víte. Tak prosím tady nepodsouvejte veřejnosti a poslancům něco jiného. To, kdo se za co má stydět nebo kdo se za co stydí, prosím nechte na tom konkrétním poslanci. Myslím, že by to tak bylo dobře. A pokud jde o ty argumenty, které jsou tady podsouvány paní předsedkyni Pekarové Adamové a dalším, nebo mně, nebo panu ministru Jurečkovi, myslím, že to tady zaznělo. Všechny důvody toho, proč stav legislativní nouze který mimochodem teď už je, ano, to je dané zákonem, stačí si přečíst jednací řád tak tady byly vyřčeny.